Já osobně podporuji rozdělování financí do sportu systematicky z jednoho místa, a to bez jakýchkoliv prostředníků. Podle mě financovat sport není úkolem žádné organizace, ani ČUS, ani tak významné autority, jakou bezesporu Český olympijský výbor je, ale tento úkol musí naprosto jednoznačně zvládnout samotné ministerstvo. K tomu nakonec slouží i ten pověstný diskutovaný rejstřík sportovních organizací a sportovců. Je zajímavé, že přes odpor některých kolegů tady ve Sněmovně, hlavně kolegů z pravé strany ode mě, naopak rejstřík přivítaly, a to je pro mě nejdůležitější, jednotlivé sportovní oddíly, jednotlivé kluby. Navíc Ministerstvu školství díky tomuto a těmto informacím umožní rejstřík sledovat statistické údaje ve vývoji počtu členů, ale i mnohé další.

Dosavadní přístup v minulých letech, můžu říct v 26 letech, vytvářel naprosto nerovné podmínky, hlavně korupční prostředí. I z toho důvodu nedocházelo k řádnému financování základních článků sportu, především oddílů dětí a mládeže. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče, a táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh, zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Eviduji do podrobné rozpravy tři přihlášky, první je pan poslanec Andrle, po něm pan poslanec Ploc a pan poslanec Holeček. První tedy vystoupí pan poslanec Andrle. Prosím, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, podal jsem pozměňovací návrh a nejprve bych to obecně zdůvodnil. V původním návrhu této novely je psáno, že obce a kraje jsou povinny každý rok udělat plán rozvoje sportu, ale chybí tam k tomu nějaký finanční podklad. Proto jsem se na to zaměřil a tento pozměňovací návrh je doplňkem tohoto. Tak to teď přečtu. Chci se přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 3893.